A bohužel je symbolické, že v době, kdy ho začínáme projednávat, tak pan premiér, který by to měl slyšet od této Sněmovny nejvíc, tady v tuto chvíli není. Děkuji panu poslanci Novotnému. Další dvě faktické poznámky, pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Podivínský, pan poslanec Birke tři. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Chci zareagovat na pana kolegu Podivínského, protože se odmítám nechávat citově vydírat.

A já bych na jeden takový příklad, už jsem to některým kolegům říkal, upozornil. Koalice tady tvrdě přes naše námitky a upozornění protlačila novelu zákona o výkupech pozemků, když to zkrátím pan Prachař. Bylo to nedomyšlené. Upozorňovali jsme ho tady, mnoho kolegů a kolegyň upozorňovalo, že je to špatně, je to fatálně... Ještě nejsou analýzy, ale tušíte, kolik ten člověk způsobil škody?

To je skutečně strašně hazardní. Ke kolegovi Urbanovi. Já jsem nějak nepochopil, jak se bude chovat při hlasování.

Já bych upozornil, že teď jsme se dostali do podobného modelového příkladu. A úplně poslední záležitost. Pan kolega Zahradník, Stanjura a další, paní kolegyně Pěnčíková klobouk dolů, který nemám, tady upozorňují, že si myslí, že z hlediska výstavby infrastruktury je tento předklad špatný.

Poslední věta. Pan poslanec Podivínský. Prosím, pane poslanče.

Prosím, aby to tady zaznělo naprosto důrazně. A už vůbec ne citově. A už vůbec ne pana poslance Laudáta, ke kterému opravdu nechovám naprosto žádné city. To tady mohu naprosto říci se vší odpovědností. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Novotnému.

Děkuji panu poslanci Podivínskému. Děkuji, pane předsedající.

Čtyři roky dělám starostu, za 14 dní to bude čtyři roky, a to jsou přesně ty momenty, kdy starosta města, primátor si prostě neví rady územko, stavebko, ekologové, různá občanská sdružení a podobně.

Děkuji moc. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom upozornit na jednu podstatnou věc, která tady sice byla řečena několikrát, ale nikdo to nezdůraznil. Pakliže zákon shodíme, nebo vrátíme, tak od roku 2015 nedostaneme od Evropské komise ani euro.

Vážený pane místopředsedo, paní a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do říjnové schůze a v tomto termínu mezi koncem této schůze a zahájením říjnové schůze uspořádáme seminář k tomuto zákonu, protože já jsem přesvědčen, že ve výborech se tento návrh zákona nedá přepracovat způsobem, který bude odpovídat podmínkám Evropské unie. A navrhuji, aby do té doby, i do toho semináře na Ministerstvu pro životní prostředí připravili komplexní pozměňovací návrh, o kterém se bude moci jednat! Já tak učiním bez rozpravy. Je to procedurální návrh. Mám tady žádost o odhlášení všech, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Filipa na přerušení projednávání tohoto bodu do začátku říjnové schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Přihlášeno je 97 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 59. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.